Pokud ne, rozpravu končím. Nepadl podle mě žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání, pokud není zájem o závěrečná slova.

Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 308, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Organizační výbor nenavrhl přikázat jinému výboru projednání. Má někdo jiný návrh na další výbor k projednání? Není tomu tak.

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 309.

Prosím, pane předsedo. Já se omlouvám, ale musím zpochybnit hlasování. Já jsem hlasoval evidentně pro ten návrh, a na sjetině mám křížek.

Já vás nejdřív odhlásím, požádám o novou registraci, abychom vyloučili případně chybu hlasovacího zařízení.

Ptám se, kdo je pro přijetí námitky?

Děkuji vám. Námitka byla přijata.

Rozhodneme v hlasování číslo 311, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 311. Z přítomných 113 pro 61, proti 25. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že lhůta k projednání v zemědělském výboru jako garančním výboru byla zkrácena na 30 dnů.

Ještě před dalším bodem budu konstatovat došlé omluvy.

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 74.

Já se omlouvám kolegům. Jenom pro stenozáznam jsem chtěla upozornit na to, že jsem při posledním hlasování hlasovala ne, a měla jsem na sjetině ano. Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Prosím, pane předsedo.

Já bych to konstatoval. Jsem na to ve čtvrtek vždycky připraven. Samozřejmě.

Pan ministr Milan Chovanec byl jenom na část dopoledne omluven, ale byl tady.

Do 17 hodin z pracovních důvodů Svatopluk Němeček, takže pokud jsou vylosováni mezi šestnáctou a sedmnáctou, je možné.

Takže to je ... Pan ministr Babiš se omlouval předsedajícímu, panu místopředsedovi Bartoškovi, ale já tady nemám jeho písemnou omluvu. Ale seděl tady na ty písemné interpelace.

Navíc musíme schválit minimálně jiného zpravodaje pro tento tisk. Takže přerušíme. Pana poslance Sedi se zeptám: Pokud by šlo o jiný den, kolega Sedlář je připraven jako zpravodaj na tento tisk? Takže nebudeme hlasovat o náhradním zpravodaji, který by dnes musel být odhlasován. Ještě opravuji.